No já nevím. Sami zvažte procento. Já si myslím, že si s tím státní rozpočet úplně v pohodě poradí, jenom tolik nebudete moci utrácet. To je všechno. A to je dobrá vlastnost, kdybyste tolik neutráceli a nezvyšovali provozní výdaje. Pokud vás k tomu tento návrh zákona bude nutit, tak je to taky dobrý efekt, kromě toho, že zůstane víc peněz buď daňovým poplatníkům, nebo našim podnikatelům.

Máte šanci to změnit. Druhý pilíř není, ale peníze z DPH se vám hodí. Tak řekněte, že to vláda udělala dobře, minulá, která to zvedla a my jsme přesvědčeni, že to bylo za prvé přechodné opatření, vynucené složitou hospodářskou situací nejen v České republice, ale v Evropě a ve světě obecně, dneska se ekonomice daří, buďme rádi. A teď je šance ty daně snížit. Ale samozřejmě toto je systémový přístup, který není tak populární, jako říkat: Já jsem navrhl to levné pivo.

My tady nenavrhujeme svůj politický program. Jsme v opozici, respektujeme to. Jenom jsem říkal, že nám by se líbila jedna sazba. Ale návrat k tomu, co bylo před zavedením druhého pilíře, případně návrh, ke kterému se připojuje Andrej Babiš, že by se mu líbilo 10 a 20.

Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Václav Votava. Prosím, pane zpravodaji. Kolegyně, kolegové, členové vlády, já bych se zhostil svých zpravodajských povinností. Tento poslanecký návrh v podstatě řeší tři věci. Jednak snížení základní sazby daně z přidané hodnoty z 21 na 19 %, jednak snížení první snížené sazby daně z 15 na 14 % a jednak dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby do první snížené sazby. Já bych odkázal pouze na stanovisko vlády, které tady samozřejmě pan předkladatel neuváděl z jasných důvodů, ve kterém se mj. praví, že navržené snížení sazeb u daně z přidané hodnoty nekoresponduje se záměry vlády na změny ve zdaňování dodání zboží a poskytování služeb touto nepřímou daní. Navržené opatření neodpovídá koncepci vlády ohledně podoby a případných změn u této daně, což vyplývá i ze závazku obsaženého v koaliční smlouvě snížit pouze první sníženou sazbu DPH, ovšem ve vazbě na předchozí zvýšení efektivity výběru této daně. Dále se zde praví, že vláda je přesvědčena, že rozhodnutí ohledně navržené míry daňového zatížení by v daném případě vzhledem ke značnému propadu i na již projednaný státní rozpočet na rok 2016 měla učinit sama, přičemž by mu musela předcházet podrobná právní a ekonomická analýza včetně důsledného zhodnocení dopadů takové regulace. Dále se tam praví, že vláda se současně neztotožňuje s tvrzením předkladatelů o výši výpadku příjmů v důsledku navrženého snížení u daně z přidané hodnoty, který by byl podle kvalifikovaného odhadu o 3 mld. vyšší, než udávají předkladatelé. Tento negativní dopad by byl dodatečně posílen i změnou rozpočtového určení daní, neboť od roku 2016 je navrženo snížení podílu státního rozpočtu na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty. A možná ještě jeden odstavec bych odcitoval. Návrh na přeřazení stravovacích služeb do snížené sazby daně z přidané hodnoty obsažený v předloženém poslaneckém návrhu je zcela shodný s návrhem, který vláda předložila v rámci návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 514, který je již projednáván v Poslanecké sněmovně. Dámy a pánové, na základě stanoviska vlády, negativního stanoviska vlády, nesouhlasného stanoviska vlády, dávám návrh na zamítnutí v prvém čtení. Děkuji, pane zpravodaji. Váš návrh jsem si poznamenal. Já tedy nyní otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan předseda Kalousek. Máte slovo.

Ale ochotně vám to přiznám. My pokorně přiznáme, že to byla chyba, jak často říká pan ministr Babiš, jak často říká pan předseda rozpočtového výboru.

Proč jste tu podle vašeho názoru chybu, kterou byl druhý pilíř, zrušili bez mrknutí oka a tu druhou chybu, zvýšené sazby, napravit nechcete? Protože tu chybu chcete říkat jenom verbálně a ty peníze těm lidem vrátit nechcete. Je to docela ošklivé pokrytectví.

Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka. Děkuji za slovo. Když slyším tady spor o koncepci financí, jestli pravicové vlády měly špatnou koncepci, současná vláda má antikoncepci... Mně to nedá. Vypustili jste tak trochu, pánové, krakena. Protože já když jsem pozoroval, jak pravicové vlády zvyšují daně, a vláda, která rozhodně nelze být pojmenovaná levicovou, řekněme kompromisní, se kroutí jak psí víno a licituje, jestli zlevní daně na pivo nebo limonádu... Mně to přijde zhruba srovnatelné.

Tak komu vlastně chceme dělat radost a jak chceme strategicky koncipovat daňovou soustavu? Já bych vám dal jedno rozhřešení, ale rovnou říkám, že nejsem na zamítnutí, že koneckonců i malé krůčky mohou vést k tomu, co bychom prosazovali my. A to je levicová koncepce.